Kdo je proti?

Tento návrh jsme rovněž přijali.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Nejprve budeme hlasovat o zařazení bodu na program schůze. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom zařadili?

Návrh byl zamítnut, a nebudeme tedy hlasovat o jeho pevném zařazení. Tím jsme se podle mých informací vypořádali se všemi návrhy na změnu či doplnění programu. Jestli nikoliv, děkuji a přejdeme ke schváleným bodům naší schůze.